Návrh usnesení zní a pramení právě z těch obav, kde si nejsem jist, zda celá vláda sdílí postoje pana ministra zahraničních věcí: